Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr kultury Antonín Staněk. Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před deseti lety ratifikovala Česká republika Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jejím účelem je zajistit osobám se zdravotním postižením možnost aktivního zapojení do života společnosti a plné uplatnění jejich základních práv a svobod ve všech oblastech života.

K těmto oznámením mají vlády půlroční lhůtu pro vyjádření a poté výbor přijme určité návrhy k řešení situace, jež následně sdělí státu i stěžovateli. Výboru také protokol dává právo v závažných případech porušování úmluvy konat šetření i formou návštěvy daného státu. Jedná se o významný prostředek mezinárodní kontroly dodržování lidských práv v České republice a ratifikace tohoto protokolu postaví ochranu práv a svobod osob se zdravotním postižením na stejnou úroveň s dalšími mezinárodními přezkumy lidských práv. Obdobný systém byl totiž již dříve Českou republikou přijat například u Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy proti mučení nebo Úmluvy o právech dítěte. Je třeba zdůraznit, že stanoviska výboru k těmto stížnostem nejsou formálními soudními rozsudky, půjde tedy jen o určitá politická doporučení. Jejich plnění však samozřejmě budou mít na mezinárodní úrovni dopad na kredit České republiky v oblasti lidských práv. V případě schválení tohoto návrhu na ratifikaci se Česká republika zařadí k 94 zemím, které jsou smluvními stranami protokolu již nyní, včetně 22 členských států Evropské unie. Děkuji za podporu a vaši pozornost. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je založena na principu rovnoprávnosti a zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich aktivní zapojení do života společnosti. Zároveň s textem úmluvy byl přijat i text opčního protokolu k úmluvě, který je nám dnes předkládán.

Obdobně postupovalo například Irsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko nebo Bulharsko. Je nutné na tomto místě zdůraznit, že výbor upozornil Českou republiku na některé aspekty vnitrostátní legislativy a praxe, jež by se v případě ratifikace protokolu mohly stát předmětem podání jednotlivců a skupin proti České republice.

Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili pan poslanec Marek Benda, předseda ústavněprávního výboru. Další přihlášku zatím neregistruji.

Ta doporučení, která tady zmiňoval pan zpravodaj, jsou některá poměrně zásadního charakteru.